Nyní budeme hlasovat o návrzích pana poslance Okamury.

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 10, přihlášeno 163 poslanců, pro 23, proti 73. Návrh přijat nebyl.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 11, přihlášeno je 162 poslanců, pro 51, proti 72. Ani tento návrh nebyl přijat. Třetím návrhem pana poslance Okamury je zařadit do pořadu jednání této schůze sněmovní tisk 985, novela trestního zákoníku. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh přijat nebyl. Nyní se dostáváme k návrhům paní poslankyně Černochové. Takže nejprve sněmovní tisk 1094.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. O stejném tisku tedy budeme hlasovat, aby byl zařazen ve středu 28. 6. jako první bod odpoledního jednání. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Ani tento návrh přijat nebyl. Třetím návrhem k tomuto tisku bylo, aby byl pevně zařazen v pátek 30. 6. po pevně zařazených bodech. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 15, přihlášeno 165 poslanců, pro 88, proti 55. Tento návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh přijat nebyl. Nyní budeme hlasovat o zařazení tohoto tisku ve středu jako první bod odpoledního jednání. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 17, přihlášeno 165 poslanců, pro 21, proti 91. Tento návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 19, přihlášeno 165 poslanců, pro 45, proti 78 Tento návrh přijat nebyl. Budeme tedy hlasovat, aby tento tisk byl zařazen jako první bod tuto středu jako první v odpoledním jednání. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Dále budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Marty Semelové, která navrhuje zařazení nového bodu, jehož název bude přesně Prodej bytů Písnice. Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu na pořad této schůze? Kdo je proti?